Je ústavněprávního výboru. Týká se omezení sankcí za neposouzení úvěruschopnosti. Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Další prosím. Ústavněprávní výbor, náhrada vyšší než účelně stanovené náklady poskytovatele úvěru. Pan ministr? Výbor? Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Další. C1 má legislativně technickou povahu. Pan ministr? Výbor?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Další prosím. Desáté hlasování. Můj pozměňující návrh tolik diskutovaný dohled nad nelegálními poskytovateli. Pan ministr?

Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Další prosím. Pozměňující návrh C3 odměňování získání nového pracovníka do distribuční sítě. Pan ministr?

Tento návrh byl přijat. Další.

Pan ministr? Pan zpravodaj? Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Další.

Takže čtrnácté hlasování D1. Autorem pozměňujícího návrhu je pan kolega Stanjura a týká se vyloučení mediátorů a inkasních agentur. Pan ministr? Zahajuji hlasování.

Návrh nebyl přijat. Další. Budeme samostatně hlasovat o pozměňujícím návrhu D2.1. Autorem pan kolega Stanjura zrušení dozorčí rady u s. r. o. jako licenčního požadavku. Pan ministr? Pan zpravodaj? Zahajuji hlasování.

Tento návrh nebyl přijat. Další. Další je pozměňující návrh D2.2, autorem pan kolega Stanjura, zrušení předložení obchodního plánu licenčního požadavku. Pan ministr?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další prosím.

Stanovisko pana ministra? Výbor?

Návrh přijat nebyl. Další.

Autorem je pan kolega Huml a jedná se o uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí, fikce kladného rozhodnutí. Pan ministr? Pan zpravodaj se stanoviskem výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Autorem pan kolega Stanjura, zrušení odpovědnosti poskytovatele za samostatného zprostředkovatele. Pan ministr? Výbor?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh přijat nebyl. Další prosím.

Pan ministr? Výbor? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh přijat nebyl.